Děkuji.

A vůbec bych se nebránil ani otázce rodných čísel.

A potom znovu připomínám, nezapomenout na omezení svéprávnosti, protože to si myslím, že je velice podstatný moment. Já vám děkuji. Nyní pan předseda Stanjura, připraví se pan poslanec Klán.

Ví stát, komu vydal občanský průkaz? Ví stát u pana poslance Schwarze, když předloží občanský průkaz, umí stát ve svých databázích najít, kdy jste se narodil, jestli máte řidičák, v jaké jste pojišťovně, kde bydlíte, jestli platíte daně? Ví! Stát ví úplně všechno. A chce to po nás podruhé, potřetí, počtvrté, popáté! Pořád dokola. Všechno ví! Úplně všechno stát má k dispozici. Není možné, aby stát nevěděl, komu vydal pas a komu vydal občanský průkaz, komu vydal řidičský průkaz. Všechno to už ví dneska. Jenže to chce každý zvlášť, svoji databázi, ještě jednu, ještě jednu a pořád dokola! A pořád slyším: My to potřebujeme vědět. Ale stát už to ví.

A zase bude: Pozor, pozor, poslední dva roky. Pozor, pozor, poslední rok, poslední dva měsíce. Vzpomeňte si kolikrát! To nevím, jak to dělá. Kolikrát to dělají vaši příbuzní. Chce další a další data. Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Klán, připraví se pan poslanec Jakubčík. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Je to nedávno. Proč už tenkrát se to nezměnilo? Najednou se zjistilo, že je to tam potřeba nechat. Ale já tady musím opravit pana poslance Schwarze vaším prostřednictvím. To místo trvalého pobytu je povinně volitelný údaj. Ten dotyčný, kdo tam přijde a řekne chci si to tam nechat, tak to tam mít prostě bude napsáno.

A já jsem si potom zodpovědný za to, že to tam je napsáno. To mi nabídl s tím, že si můžu vybrat. Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Gabal. Prosím, pane poslanče. Děkuji.

Nebudu zkoumat a už ani nevím, co na tom čipu mám, ale to znamená od té doby, už tehdy bylo možné ten čip získat individuální volbou. Mně se zdá, že debata se dostává do fáze, kdy Sněmovna jakoby řešila koncepčně elektronickou identitu, co má být k dispozici na občance a co má být dobrovolně. Takže bych prosil pana ministra, ať dá nějaký koncepční návrh, jak tohle řešit a jestli založit pracovní skupinu, nebo něco jiného, ale prostě debata o tom, jestli mám, nebo nemám mít na občanském průkazu trvalé bydliště, je podle mého názoru buď individuální volba, anebo budou vážné důvody k tomu, aby to tam bylo. Ostatní data, která by pro mě mohla být, já nevím, individuálně nebezpečná nebo rád bych je utajil, necháme na čipu. Ale někdo by toto koncepčně měl rozhodnout a pak bychom to měli hlasovat.

Já vám také děkuji. Prosím. Pan poslanec Gabal říká, že už má takřka pět let na svém občanském průkazu čip. Rozumíme si?

Je to chyba státu. Děkuji.

A přijde si tam Lukáš Novák vyzvednout doporučenou poštu nebo s doručenkou, nebude tam mít rodné číslo, nebude tam mít trvalé bydliště a jak ten poštovní úředník pozná, že to dává tomu správnému Lukášovi Novákovi, když na tom sídlišti můžou bydlet třeba zrovna tři a nemusí je znát? Kam se to dostáváme? Já vás poprosím, nepokřikujte po sobě, páni poslanci, řádně diskutujte na mikrofon. Jasně, fotka. Nemyslím si, že to je úplně ten správný... Je to jeden z argumentů, ale myslím si, že trvalé bydliště, protože ono je to napsáno na té adrese, je hodně jisticí údaj. Děkuji.

A o tom se vůbec nebavíme. Pak má ten čip smysl. Pak ano.